Když to shrnu, tento zákon se nám snaží vnutit systém, který je drahý, který je neefektivní, který je diskriminační, který nepřinese veřejnému zájmu nic, naopak přinese mnoho soukromým zájmům a jiné soukromé zájmy naprosto zbytečně poničí.

Je možné, je dokonce pravděpodobné, že vás ve druhém čtení nepřesvědčíme a že to protlačíte až do třetího čtení.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, jenom dvě krátké poznámky. Ta první věcná.

A druhá poznámka.

Tohle fungovalo zcela běžně a bylo tam podstatně víc konkrétních informací než jenom čísla.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Nechci zdržovat. Pak jsem pochopil, co to je.

Prosím, máte slovo. Vycházím z tvrzení znalce.

Buď mluví z cesty pan profesor Zlatuška, nebo znalec Ministerstva financí. Děkuji. Nyní další dvě faktické poznámky.

Prosím, máte slovo. Pěkné dopoledne. Možná trošku nevýhodou těch z nás, kteří tráví většinu svého pracovního času v oblecích a ve velkých metropolích, je to, že opravdu nemáme praktickou zkušenost s tím, jak ty datové sítě reálně fungují.

Děkuji. Dříve než pozvu k mikrofonu pana kolegu poslance Zlatušku, prosím, abyste mi dovolili přivítat na galerii hostů zahraniční delegaci Lidového shromáždění Syrské arabské republiky, kterou vede místopředseda doktor Fahmí Hasan.

Teď zrovna budu působit jako děkan fakulty informatiky. V každém případě to, co tady slyšíte od kolegy Kalouska, není pravda. Vyjadřuji se v tom zcela autoritativně. A tohle to nepotřebujete. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Fiedlera. Připraví se pan poslanec Kučera, poté pan poslanec Laudát a poté pan poslanec Korte. Všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Už dlouhou dobu se zabýváme elektronickou evidencí tržeb. Já jsem se vyjádřil několikrát, i náš poslanecký klub, v tom směru, že myšlence předkladatele rozumíme a že nemáme problém s myšlenkou, že daně se mají vybírat a daňové úniky nemají být. Máme ovšem výhrady k tomu, na co bychom se měli zaměřit nejdříve.

40 % mezery DPH tvoří podnikatelé úmyslně zkreslující údaje velké a střední podniky. 28 % DPH tvoří ostatní daňové úniky nebo chyby v daňových přiznání. A poslední zajímavý údaj: 7 % nelegální a stínová ekonomika, to znamená malí podnikatelé, živnostníci a stavebnictví. Takže jinými slovy, my tady budeme honit blechy v kožichu medvěda, budeme tím ztrácet spoustu času elektronickou evidencí tržeb, ale ty velké daňové úniky, ty necháme pořád, aby existovaly, ty miliardy mnohem větší, než o které tento stát já s tím nesouhlasím připraví ti drobní živnostníci, tak to budeme řešit složitě. Ty předpoklady o výběru nejsou podle mě úplně reálné. Dopady budou nezanedbatelné. Nezaměstnanost. Ale ty největší daňové úniky, k těm se budeme stavět zády. Děkuji za dodržení časového limitu a poprosím k mikrofonu pana poslance Kučeru a jeho dvě minuty. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuju za slovo.

Pamatuji si argumenty, které tady zaznívaly, proč elektronické recepty nemohou být zavedeny. Druhý důvod byl: Staré technické vybavení ordinací, co se týká počítačů. A třetí důvod, pokud si pamatuji, mohl být i věk praktických lékařů, kteří ne všichni budou schopni ty elektronické recepty a s tím internetem se naučit pracovat.

Myslím si, že ti živnostníci, kteří jsou v těch obcích, kteří jsou v těch pohraničních částech naší republiky, kteří jsou mnohdy starší, kteří nemají to technické vybavení, kteří nejsou připojeni na internet, jsou na stejné úrovni jako ti lékaři v těch samých oblastech. Děkuji.